Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Prosím. Vážený pane předsedající, děkuji moc za slovo.

Doplňuji, že klíčová pro nastavení rámce čerpání fondů Evropské unie je však i evropská legislativa, zejména pak balíček přímo aplikovatelných zařízení Evropské unie. V § 18 tohoto zákona, platného zákona, je upraveno fungování poradního orgánu vlády, takzvané Rady pro evropské strukturální a investiční fondy. Jejím hlavním smyslem je předjednávání vybraných otázek spojených s čerpáním evropských fondů tak, aby následně během oficiálního jednání vlády a přijímání rozhodnutí již nebylo nutné se pouštět do nějakých detailních či technických diskusí. Je to například soulad realizace programů s cíli dohody o partnerství a vazba na strategické dokumenty. Dále rada projednává systémová opatření pro efektivní realizaci politiky soudržnosti a rozdělení finančních prostředků mezi operační programy. Rada tedy skutečně jen radí, rozhodovací pravomoc má pouze vláda jako exekutivní orgán. Platné znění zákona natvrdo určuje, že této radě předsedá premiér a že v případě jeho nepřítomnosti zastupuje ministr pro místní rozvoj. Pan premiér se těchto rad nezúčastňuje z důvodu předběžné opatrnosti, a tak je tím předsedou pouze na papíře.